To, že ještě něco proběhlo úředně v pořádku, neznamená, že ta zakázka je v pořádku. My jsme ji rozporovali, protože se nám zdála komplikovaně udělaná.

Byla komplikovaně zadána, díky čemuž se přihlásilo poměrně málo subjektů, které to vysoutěžily.

Proto bylo podáno trestní oznámení. V každém případě zakázka je ukončena. Ta zakázka se soutěží jinak, jednodušeji, a v tuto chvíli mohu říci, že ta předběžná cena, kterou jsme odhadli, by mohla být někde na polovině. Je tam pochopitelně i celá řada dalších zakázek, které jsme v tuto chvíli buď zpomalili, anebo jsme se snažili je přestrukturovat. Jedna z nich byl zmiňovaný systém pro takzvanou supervizi mýtného systému, která, zase se domníváme, že by mohla být více řešena interním způsobem, to znamená, není nezbytně nutné prostě do ní pouštět komerční subjekty, když to mohou dělat interní subjekty.

To znamená, není to o tom, že dneska říkám, že vyměním všechny náměstky.

Co se týká v každém případě nového režimu, který bych byl rád, aby tam byl zanesen, tak je to režim důslednější kontroly systému řízení takzvaných organizačních složek toho resortu.

Myslím si, že to samo o sobě je jen otázka nastavení těch pravomocí odpovědných osob, ale jsem přesvědčen, že se to zvládnout dá. Byly zde zmíněny některé.

Máme tam celou řadu mezinárodních závazků, které bychom měli zvládnout, včetně toho, co zde padlo, a tady ta informace nebyla správná, to je ta vysokorychlostní trasa, vysokorychlostní železnice, které se připravují.

Otázka pochopitelně, která zde padla, do jaké míry to jsem schopen zvládnout a nejsem schopen zvládnout.

Myslím, že těch bodů by bylo asi hodně.